Další dezinformace, vůči které nikdo z vládních představitelů nevystoupil a mediálně ji nevyvrátil, je informace o tom, jak najednou kolabuje ostravské krematorium. paní Rážová, která řekla, že krematoria mají dostatečnou kapacitu, Ostrava má problémy i mimo covid.

Ten problém trvá už pět let. Takže proti informacím o tom, jak se něco strašlivého děje v zemích českých, moravských a slezských, se aktivně nevystupuje a jakákoli další kritická informace se naopak zveličuje.

A co dělá dnes ministr zdravotnictví pan Blatný?

Opravdu jim nechcete proplatit tyto zákroky, pane ministře? A vůbec, jak to, že některé nemocnice jsou přetížené a některé jsou úplně prázdné? Jak to, že ještě není vytvořen systém, za těch devět měsíců, co tady máme tuto situaci, systém, který by vedl k pružnému převozu pacientů mezi nemocnicemi, které jsou na pokraji svých sil, a nemocnicemi, ve kterých nemají prakticky žádného pacienta na covid.

Opakuji, tady v této zemi jsou nemocnice, které stíhají neakutní zdravotnickou péči, stíhají plánované zákroky, a podle mých informací pan ministr Blatný vyhrožoval, že zařídí, aby jim zdravotní pojišťovny tuto neakutní péči neproplatily. Budete mít pochopitelně možnost se k tomu vyjádřit, pane ministře.

V Německu se zavádí povinné nošení respirátorů. Proč? No zřejmě proto, že to, co se nám tvrdilo posledních devět měsíců, že roušky jsou dostatečné, není pravda. Nicméně v Německu, opakuji to stejně jako při svém minulém vystoupení, jsou lidé údajně násobně disciplinovanější než my Češi. Nosí roušky, nikam nechodí, nepořádají tajné večírky a podobně.